Děkuji panu poslanci Seďovi. Ptám se, kdo další do rozpravy. Pan předseda vlády. Slovo má předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka. Prosím. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já musím říci, že skutečně vláda nemá důvod cokoli tajit a každého čtvrt roku vláda projednává zprávu o tom, jak probíhá vydávání církevního majetku. Ta zpráva je veřejná, to znamená, není žádný problém, aby se k ní jakýkoli poslanec parlamentu dostal. To znamená veřejná zpráva, která je projednávána. Vládní výbor se schází dnes na základě řádné pozvánky, dnes večer se sejde a bude znovu projednávat další takovouto zprávu, která se týká vydávání majetku. Pokud jde o tu minulou schůzi vládního výboru, vládní výbor o zprávě hlasoval per rollam, to znamená, podle mých informací došlo k hlasování per rollam o zprávě, která byla připravena. Já jsem zatím neobdržel, ani v rámci této interpelace, ani v rámci dalších jednání, která probíhala na půdě Poslanecké sněmovny, žádný konkrétní podnět, který by se týkal vydání nějakého konkrétního majetku, kde je podezření, že ten majetek nebyl vydán v souladu se zákonem. Přirozeně pokud bychom takový podnět obdrželi, ať už jako vláda, nebo vládní monitorovací výbor, tak se tím budeme zabývat a budeme chtít, aby příslušné ministerstvo, které odpovídá za vydávání majetku, tuto věc prověřilo. Čili pokud budou takovéto podněty, jakékoli podněty ze strany Poslanecké sněmovny, tak se tomu vláda bude věnovat. Já ale chci poukázat na jeden fakt, a to se projevilo i teď tady v té debatě. Vláda je vlastně kritizována ze dvou směrů. Na jedné straně jsme kritizováni za to, že majetky se vydávají zbrkle, aniž by se ty věci náležitě posoudily, a současně je vláda kritizována z druhé strany, ze strany poslanců Úsvitu, kterým vadí, že to jde příliš pomalu.

Je to podle zákona. Je to podle zákona v situaci, ve které ten zákon začal být aplikován. A to nebylo za naší vlády a my jsme nebyli ti, kdo ten zákon prohlasovali a kdo na něj státní aparát připravovali. Byla to vláda Petra Nečase, která realizovala reformu pozemkových úřadů těsně předtím, než se spustila aplikace církevních restitucí. To přece vy všichni víte, že za Nečasovy vlády došlo k reformě těchto úřadů a součástí té reformy bylo také, že odešlo několik set odborníků ze státní správy, kteří se do té doby otázkou majetků a pozemkových majetků zabývali. Prostě v okamžiku, kdy vznikl Státní pozemkový úřad, tak to také znamenalo propouštění a znamenalo to odchod celé řady kvalifikovaných lidí. A mohu vám říci, že po řadě těchto pracovníků soukromý sektor samozřejmě sáhl, protože to byli kvalifikovaní lidé, kteří se zabývali pozemky, zabývali se pozemkovými úpravami, zabývali se majetkovými záležitostmi, a v okamžiku, kdy se jich stát zbavil tou reformou za Nečasovy vlády, tak tito lidé většinou skončili v komerčním sektoru. V okamžiku, kdy Státní pozemkový úřad čerstvě vznikl, byl oslaben personálními čistkami, tak došlo k tomu, že se na něj navalila povinnost podle zákona o církevních restitucích. Takže já bych byl rád, kdybychom tady říkali celou pravdu. Státní pozemkový úřad má také nějakou historii, pozemkové úřady v naší zemi mají nějakou historii a docházelo tam ke změnám, které organizovala vláda. Ale nebyla to vláda Bohuslava Sobotky, nebyla to vláda Jiřího Rusnoka, ale byla to předcházející vláda Petra Nečase a tehdejší ministři zemědělství, kteří za reformu státní správy odpovídali. Konstatuji tedy, že Státní pozemkový úřad nebyl připraven na zákon o církevních restitucích, a konstatuji také, že harmonogram, který byl v tomto zákoně navržen, absolutně neodpovídal realitě a možnostem státní správy. Ale to už jsme říkali v době, kdy se tady ten zákon projednával, a upozorňovali jsme na to tehdejší představitele pravice, že tento zákon a lhůty, tak jak jsou navrženy, neumožňují státní správě, aby tyto věci řádně prověřila, projednala a včas rozhodla. Ukázalo se, že jsme měli pravdu.

Nicméně ten proces posuzování v čase pokračuje. Čili to jsou věci, které chci zmínit a připomenout ještě teď v rámci diskuse, kterou vedeme. Jinak tedy musím říci, že skutečně je k dispozici zpráva o průběhu vydávání majetku podle zákona o majetkovém vyrovnání za první čtvrtletí roku 2015, která prošla jednáním vlády, to znamená je to veřejně dostupný dokument a je možné se s tímto dokumentem seznámit. Děkuji panu předsedovi vlády.

V tom případě pan poslanec Pavel Kováčik s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo. Děkuji.

Dvě drobnosti k vystoupení pana premiéra. Tou první je začnu odzadu otázka funkčnosti nebo nefunkčnosti Státního pozemkového úřadu.

Ta druhá poznámka. Pane premiére, je dobře, že zpráva je veřejná. Technické problémy, které jsou spojeny s jejím zveřejněním na webu, možná budou odstraněny a možná jsou jenom technické, ale přesto bych si dovolil sdělit, že my budeme požadovat, aby nejen byla zveřejněna někde na webu nebo v tisku, rozhlasu, v televizi, ale aby byla zveřejněna, projednána a diskutována i tady v Poslanecké sněmovně.

Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vyzval jste k uvedení nějakého konkrétního příkladu. Na Velehradě už od předminulého století existoval Podpůrný spolek kněží Arcibiskupství olomouckého. To byl spolek občanů toho okolí a ten spolek nebyl ani pro podporu církve v oblasti sociální ani školské ani žádné jiné, které vyjmenovává zákon, to byl spolek pro podporu poutníků.